Musíme prostě včas zabránit účinně masivnímu propouštění. Uvědomme si prosím, že musí ještě, pokud tento tisk schválíme v rámci Sněmovny, proběhnout jednání v Senátu. Proto prosím rozhodněme dnes hlasováním.

My jsme díky Kateřině Valachové svolali minulý měsíc mimořádnou schůzi.

Bohužel se díky nějakým věcem tato priorita posunula, ale já si myslím, že zkusme dát tento tisk co nejvýše.

Pardon omlouvám se, ten první jsem řekl. Je to 1025, zákon o zaměstnanosti.

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi krátce.

Čas se nám krátí. Vím, že jsou tady minimálně dva proti sobě stojící pozměňovací návrhy, nicméně skutečně pojďme se už posunout do třetího čtení a pak tento zákon rozhodnout.

Jedná se o druhé čtení. Domnívám se, že to bude velmi krátké. Ty pozměňovací návrhy jsou sice složité, ale předpokládám, že se tady o nich nepovede velká diskuze.

Není důvod se toho bát. Pak v lednu to půjde do třetího čtení a nebudeme mít moc velký skluz. Důvod, proč to chceme projednat, je, že nám tam vzniká obrovská bezpečnostní díra v cloudových službách, data našich občanů jsou vyváděna do zahraničí. Proto vás prosím o zařazení tohoto bodu, abychom se někam pohnuli a dokončili tyto problémy a mohli v digitalizaci postupovat dále.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bude to mít negativní dopad na zaměstnanost v těch regionech, na horníky, na životní prostředí, na státní rozpočet. Podle nás je to naprosto pozdě.

Děkuji moc. Děkuji.

Děkuji, za mě dvě věci. Jednak bych chtěl poděkovat panu kolegovi Faltýnkovi ohledně těch bodů, které se týkají volby.